V České republice stanoví výši a rozsah podpory Energetický regulační úřad na základě zákona. Podporu pak na základě požadavků distribučních společností vyplácí společnost OTE, kterou ze 100 % vlastní Česká republika a kde vykonává akcionářská práva MPO.

MPO vždy nechalo ve vládě vzít na vědomí, že notifikace bude brzy dokončena, a umožnilo tak také své dceřiné společnosti peníze vyplácet. Letos se však situace dramaticky změnila.

MPO také jako gestor energetické legislativy jasně na konci října s odkazem na § 1 odstavce 3 zákona 165 o podporovaných zdrojích energie napsalo, že v cenovém rozhodnutí ERÚ nemá být stanovena výše a rozsah podpory pro zdroje energie, které nemají kladné notifikační rozhodnutí Evropské komise. Nakonec to přiznal i sám ministr Mládek po středeční návštěvě u pana prezidenta, kde slíbil, že vláda vyřeší rozpor se zákonem tím, že schválí garanci tak, aby regulátor podporu mohl v souladu se zákonem vypsat. Notifikaci ve středu slíbil panu prezidentovi a zároveň veřejně slíbil, že vláda učiní garanci pro Energetický regulační úřad, aby ERÚ mohl podporu vypsat. Bude velmi zajímavé sledovat, s jakým výsledkem se pan ministr vrátí. Zajímá mě tedy, zda bude podpora Bruselu schválena a za jakých podmínek. Chci vědět, jak bude vypadat garance vlády. Vezme na sebe vláda zodpovědnost za nezákonný postup? Je dokonce možné, že Česká republika bude muset až k mezinárodním soudům. I to by mělo být předmětem naší diskuse. Chci vědět, kdo za to může. Kdo to nechal dojít tak daleko. Proč to pan ministr Mládek za dva roky nevyřešil. Já doufám, že i vám, kolegové, přijdou tyto informace závažné natolik, že chcete stejně jako já znát odpovědi na otázky, které jsem zde vznesl, a podpoříte tedy zařazení bodu na úterý , kdy již pan ministr Mládek by měl toto stanovisko z Bruselu znát. Děkuji za podporu tohoto opravdu velmi závažného bodu

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Ale teď vážně, prakticky.

Když to shrnu, dochází ke změně způsobu výpočtu náhrady za vydobyté prostory, dochází ke změně rozdělení výnosů z náhrad.

Výše úhrady roste přibližně na dvojnásobek u všech druhů nerostů. Co se týká výše úhrady za vydobyté prostory z dobývacích prostorů, tak náhrada dle současného znění horního zákona se platí ve výši 100 až 1000 korun za hektar dle velkosti dolu. Konkrétní výši by mělo určit nařízení vlády na základě dopadu těžby na životní prostředí, avšak toto nařízení nebylo nikdy doposud vydáno.

Veškeré úhrady za dobývací prostor jsou příjmem obcí.

Nový obecný poměr je navrhován v poměru 38 % obce, 62 % státní rozpočet.

Příjmy státu z úhrad za vydobyté prostory zůstanou rozděleny v poměru 60 %.

Pro pořádek, navrhujete to jako první bod?

Budeme pokračovat. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Zahradníka a připraví se paní poslankyně Miroslava Němcová. Je to bod ochrana přírody, první čtení. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl předložit návrh na změnu schváleného pořadu jednání naší schůze, a to konkrétně ve věci vládního návrhu novely zákona 114 o ochraně přírody a krajiny. Tento zákon jsme již začali projednávat dne 7. října téhož roku. Tehdy přednesl úvodní slovo pan ministr životního prostředí Richard Brabec a za výbor pro životní prostředí promluvil jeho zpravodaj tohoto zákona pan doktor Robin Böhnisch.